14.

Ještě vám nedám slovo a znovu požádám sněmovnu o klid. Paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý podvečer. Já znovu připomínám stejně jako v prvním čtení, že jenom vracíme stav před účinnost z roku 2013, kdy výsluhy policistům, hasičům, vojákům z povolání byly zdaněny, a ten návrat před stav 2013 znamená, že od účinnosti tohoto zákona, který je navrhován, aby platil od 1. ledna příštího roku, by zdaňovány nebyly.

Takže z roku 2010...